84.

Je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 295/1 a já nyní požádám již připraveného pana poslance Ivana Adamce, aby za navrhovatele tento návrh uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, děkuji.

Je průřezový politickým spektrem.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný.

Tato lhůta už proběhla.

Děkuji za pozornost.

Není tomu tak.

Ano, všechny vás odhlásím.